Tak to prostě je.

A já si myslím ze svého pohledu promiňte mi můj názor, možná se mnou nebudete souhlasit, já tu dávám k dobru své zkušenosti, které každý nemusí brát za bernou minci , ale já se domnívám, že v tom znění, které obsahuje pozměňovací návrh výboru pro životní prostředí, ty možnosti všem těm skupinám a všem těm zájmům poskytuje.

Samozřejmě ten park s sebou přináší nějaká omezení, to tak je, to si řekněme. A myslím si, že tam nedochází k nějakému úplně velkému strádání a že vždycky je možné se dohodnout.

A také většina těch problémů nebo těch rozporů byla potom zahrnuta právě v rámci toho pozměňovacího návrhu.